Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Ještě než mu udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid!

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřil k části návrhu zákona týkající se osvobození či zvýhodnění od časového poplatku já tomu tedy dál budu říkat dálniční známka, všichni jsme na to zvyklí a to v návaznosti na dopady do životního prostředí.

Proto se chci držet právě pouze otázky odpuštění či zvýhodnění plateb za používání dálnic. A k tomu bude směřovat potom i pozměňovací návrh, který vám představím.

A rozhodně si nemyslím, že tato marginální úspora je nějakým motivačním nástrojem pro konečné spotřebitele, aby se na trhu s vozidly nějak jinak rozhodovali. Ale dobře. Pokud přijmeme tezi, že chce stát nějakým způsobem symbolicky ocenit majitele vozidel, která přispívají ke snižování emisí z dopravy, pak ale nerozumím tomu, že ministerstvo, a teď tedy stát a vláda, nejde technologicky neutrálním řešením, ale preferuje pouze určitou technologii. Místo toho, aby se Ministerstvo dopravy soustředilo na snižování emisí, tak se soustředí na konkrétní technologii návrhu zákona. Já vám to hned vysvětlím. V takovém případě auto dostane zelenou značku a dálniční známku majitel neplatí. Ale u snížení ceny dálniční známky šlo Ministerstvo dopravy úplně jinou cestou.

Místo toho, aby vázalo snížení ceny na úsporu emisí, tedy vybralo si nějakou hranici a snažilo se o technologickou neutralitu, tak si vybralo jednu konkrétní technologii. A znovu požádám sněmovnu o klid. A teď to začnu brát asi odleva doprava, nebo doprava doleva, včetně středu, aby vás kolegové nechali v klidu hovořit.

Velice děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ono je to opravdu důležité, co může způsobit taková jedna věta v novele zákona. Na jednu stranu na půdě Poslanecké sněmovny slyšíme kritiku Bruselu...

A v tomto já s panem premiérem souhlasím a doufám, že stejně mluví jak tady u nás ve Sněmovně, tak i v Bruselu. Ale na druhou stranu vláda předkládá návrh, ve kterém dělá to samé, co kritizuje. Preferuje pouze jednu konkrétní technologii. A zatím vidím snahu spíše určitých výrobců alternativních technologií a možná dodavatele plynů a zdrojů o spíše marketingový, nástroj jak svoji technologii zdůraznit a PR podpořit.

Ale Národní akční plán čisté mobility, na který se odkazuje Ministerstvo dopravy, jasně definuje, že klíčovým principem by měl být princip technologické neutrality, a to ve smyslu nezacílení podpory ze strany veřejného sektoru pouze na jeden druh alternativních paliv.

To mě vede k pozměňovacímu návrhu, který jsem nahrál do systému pod označením 2934. Samozřejmě každý tento návrh má své pro a proti, ale je to pro mě lepší než úzká preference pouze jedné technologie.

Tato hodnota je stanovena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 443/2009, podle které si klade za cíl snížit průměrné emise CO2 do roku 2020 právě na tu hranici 95 gramů CO2 na kilometr za celý vozový park nových automobilů. Požádám kolegy přímo před pultem pro toho, kdo hovoří, aby opravdu zklidnili své debaty, protože to je pro toho vystupujícího opravdu velmi nepříjemné.

V takovém případě by se zvýhodnila všechna vozidla, která přispívají ke snížení emisí. A tady si musíme jasně říci, jestli chceme naším rozhodnutím preferovat určité technologie, nebo chceme preferovat snížení emisí. Pokud byste, vážené kolegyně a kolegové, usoudili, že předchozí dvě vám z nějakých důvodů nevyhovují, je vyškrtnutí, ta varianta té preference pouze vozidel na plyn a biometan, ze snížené sazby poplatku. Je to prosté. Než zvýhodnit jednu technologii na úkor ostatních a vytvářet tak principiálně nerovný přístup, tak je správnější a spravedlivější zvýhodnění zrušit. To rozhodnutí bude na vás ve třetím čtení. Pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Martina Kupky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To prověřování je samozřejmě významná komplikace a pro všechny, kteří by tím pádem měli zájem využít silniční pomocné těleso, je v podstatě nedostupné anebo velmi komplikovaně dostupné. Pro rozvoj zejména sítí nové generace je ale taková možnost velice důležitá pro to, aby bylo možné snáz dovést rychlý internet do vzdálených oblastí České republiky.